Školství, druhý problém. Vysokoškolsky vzdělaní učitelé jsou pouze na 56 % průměrného platu vysokoškolsky vzdělaných lidí.

Zatím školství funguje jen díky obětavosti učitelů. Jak dlouho bude fungovat? Že výrazně přisype peníze do mezd a bude řešit regionální rozdíly. Čeho jsme se dočkali? Třetí situace, kde vláda selhává, je infrastruktura. Jsme uprostřed Evropy.

Tomu snad nemůže věřit vůbec nikdo. Realita je bohužel taková, že se staví méně než dvacet kilometrů dálnic ročně a podle zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu nikdy se tak pomalu nestavělo jako v posledních letech.

To skutečně není cesta k tomu, aby se investovalo, aby se České republice dařilo. To je prostě jenom stopka dalšího rozvoje. Čtvrtý bod, důchodová reforma.

To, že se důchodcům přidalo pár set korun, prostě důchodovou reformou není, je to jenom odkládáním problému a kupováním si času. V České republice žije pět set tisíc lidí v dluhové pasti.

Jak k tomu přistoupila vláda? Po původním návrhu ministra Pelikána bohužel vzešel zákon, který jim velkou naději nedává. Ty nejpředluženější, kterým bylo potřeba pomoct, posílá do nejistoty. Tady doufám, že zakročí ještě Senát.

To je pět bodů, které ukazují, že vláda ve stěžejních momentech svého fungování prostě nefunguje. Její problémy ji nutí k tomu, aby si každý den ve funkci pro ochranu své bezpečnosti a svých zájmů kupovala za obrovské náklady, které budeme splácet v budoucnosti. Tato vláda je vládou minulosti. Do minulosti nás vtahuje svými kauzami, svými problémy, vtahuje nás tak ve vnitrostátní politice, vtahuje nás taky v mezinárodním prostoru. A my chceme, aby tady byla vláda, která nebude vládnout v zájmu jednotlivců a jednotlivých firem, ale která bude vládnout v zájmu občanů České republiky. A tato vláda takovou není, proto naši důvěru nedostane. Tak to byl poslední řečník před otevřením rozpravy na základě dohody poslaneckých klubů. Nyní zahajuji rozpravu, do které je v tuto chvíli přihlášeno dvanáct poslanců, ale nejprve vystoupí s přednostními právy přihlášení předsedové Faltýnek, Gazdík a Radim Fiala. Pan předseda Faltýnek má nyní slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dobrý den, vážené kolegyně, kolegové. Já jsem si tentokrát nepřipravil žádný projev, tak se omlouvám, že možná to moje vystoupení bude spíš jenom nějaký krátký komentář k tomu, co tady zaznělo. Možná úplně na úvod bych poprosil prostřednictvím pana předsedajícího pana kolegu Farského, jestli by nemohl třeba nahradit kolegyni Krutákovou v zemědělském výboru, kde by se mohl dozvědět spoustu odborných informací, a možná by potom po nějaké době ono to chvilku trvá tady neříkal věci, o kterých neví vůbec nic.

Nicméně to dnešní jednání je trošku odlišné od těch ostatních. Když jsem si včera studoval jednotlivá vystoupení diskutujících při těch jedenácti pokusech, z nichž jeden byl úspěšný, tak většinou ta schůze byla svolána z nějakého konkrétního důvodu, ale ta debata potom už nebyla o tom konkrétním důvodu, proč ta schůze byla svolána, ale byla o tom, jestli ta vláda funguje nebo nefunguje, jestli dělá moudrá rozhodnutí či nikoliv, jestli šetří nebo vyhazuje peníze, jestli zvyšuje nebo snižuje daně. A byl to celkem racionální střet dvou pohledů, stávající vlády a opozice.

Na této schůzi bylo zajímavé to, že z vládních řad nevystoupil ani jeden člověk. Prostě nikdo.